Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Roman Procházka.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním nám sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme jeden pozměňovací návrh, proto navrhuji takovouto hlasovací proceduru: nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení garančního rozpočtového výboru, a potom hlasovat o zákonu jako celku. To je velmi jednoduchá procedura. Pokud s ní bude souhlas není žádná námitka? Pan předseda Stanjura, prosím.

Pan zpravodaj vám jistě vyhoví.